Do této chvíle jsme probrali řadu témat, která jsou podle mého názoru velmi důležitá pro naše mezinárodní a společné vztahy. Chci zmínit např. otázku propojení dopravní infrastruktury mezi Českou republikou a Polskem, ale také otázku společného boje proti výrobě drog.

Čili byla to témata, která pokládám za velmi důležitá pro občany České republiky. V tuto chvíli tedy absolvuji rozhovory s předsedkyní polské vlády, která je tady v Praze na své první oficiální návštěvě ve funkci polské premiérky. Tyto rozhovory jsem přerušil, abych se mohl dostavit na jednání Poslanecké sněmovny. Chci i touto formou poděkovat předsedkyni polské vlády, že souhlasila s tím, že naše rozhovory budou přerušeny, abych se mohl schůze Poslanecké sněmovny účastnit. Pokud jde o otázku pana poslance Gazdíka, chci říci, že řešíme v tuto chvíli zákon, který byl změněn v předcházejících volebních obdobích. V případě, že by vláda nepředložila návrh na úpravu tohoto návrhu zákona, tak by od 1. ledna došlo k rozmrazení platů ústavních činitelů a byl by tam skokový nárůst o 26 %. Koaliční vláda se proto dohodla na tom, že předloží návrh zákona. Dohodli jsme se na tom už na jaře letošního roku. Do konce července jsme předložili do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který počítá s tím, že meziročně dojde k 1% nárůstu platu ústavních činitelů a na dalších několik let budou tyto platy ústavních činitelů zmrazeny. To je obsah vládní novely, kterou jsme předložili do Poslanecké sněmovny, která tedy byla projednána v prvém čtení a teď je předmětem jednání Poslanecké sněmovny. Pokud jde o otázku reakce na rozhodnutí Ústavního soudu, musím říci za prvé, že je potřeba reagovat v rámci této projednávané novely zákona tak, abychom se vyhnuli problémům možných žalob ze strany soudců, tzn. abychom reflektovali stanovisko Ústavního soudu ve vztahu k soudcům. Tady předpokládám, že bude přednesen příslušný pozměňující návrh v rámci projednávání tohoto zákona.

Rovněž předpokládám a vím o tom, že byly předloženy pozměňující návrhy ze strany poslanců, které by měly do budoucna garantovat tuto vazbu. Chtěl bych vás informovat také o tom, že na toto téma včera diskutoval poslanecký klub sociální demokracie a shodli jsme se na tom, že jsme připraveni během projednávání tohoto návrhu zákona podpořit takové úpravy zákona, které do budoucna zajistí přímou vazbu mezi platy poslanců a senátorů a platy soudců, potažmo státních zástupců, soudců Ústavního soudu, tak aby se platy poslanců a senátorů odvíjely od platů ve veřejné sféře, tak jak s tím počítá konstrukce zákona. To znamená, jsme připraveni při respektování vládou navrženého meziročního nárůstu platů podpořit zakotvení mechanismu, který by navázal přímo platy poslanců a senátorů na platy zaměstnanců ve veřejné sféře. Tím pádem by, pokud by tento mechanismus byl zakotven, bylo naplněno to, co říká Ústavní soud ve svém nálezu. Ale je to rozhodnutí Poslanecké sněmovny a Poslanecká sněmovna sama se bude muset vyjádřit k jednotlivým pozměňujícím návrhům.

Jenom upozorňuji, že jsme v podrobné rozpravě.

Jestliže tady je dohoda, tak se drží. A promiňte, ale myslím si, že za vaše populistické body před veřejností jste shodil 200 lidí, kteří tvoří zákony této republiky, na jednu stranu. Na druhou stranu mi dovolte, abych vám připomněla, že této Sněmovně vy skládáte účty, protože tato Sněmovna vám dává důvěru. Takže jakýkoli vzkaz přes média, že vy zařídíte, že poslanci udělají mimořádnou schůzi, že takhle to nebude, tak já bych prosila trošku pokory.

Potom dám slovo jemu. Takže s přednostním právem pan místopředseda Gazdík.